Zatím bez reakce.

Samozřejmě oficiální pozvánka půjde záhy. Vážené dámy, vážení pánové, pravda je taková, že koho se léková krize přímo nedotkla, těžko si problém uvědomí. Opravdu stačí udělat pár kroků od Poslanecké sněmovny já to udělala minulý týden do jakékoli lékárny a zeptat se přítomného pracovníka na jeho zkušenosti z posledních týdnů. Můžete si být jisti, že nic uspokojivého se nedozvíte. A to můžete být rádi, že nebudete v pozici nemocného, rodinného příslušníka nemocného, neřkuli vážně nemocného pacienta.

Bohužel musím jednoznačně říct, že Ministerstvo zdravotnictví lékovou krizi zatím dostatečně neřeší. Ti jsou mimochodem často schopni si mnohé léky vyrobit sami, jak mi vyprávěl minulý týden onen spolumajitel lékárny, jenom by k tomu potřebovali dostatek látek. Chybí možnost řízené distribuce, to znamená, aby stát mohl distributorům mluvit do toho, kolik, kam a jakého zboží mají dodat.

Není dostatečně využita role velkodistributorů, případně správy státních hmotných rezerv. Ano, stojí to peníze, znamená to kompenzace, ale jistě se shodneme, že dodávky léků jsou záležitostí strategické bezpečnosti každého státu a ta prostě něco stojí. A je legitimní otázka, jakou hodnotu má tato bezpečnost pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zatím se zdá, že spíše nevalnou. Velkou kapitolou je podpora lékové soběstačnosti.

Jaké jsou vůbec předpoklady našeho systému vytvářet pro lékaře vhodné podmínky k nalézání skutečné příčiny nemoci a následně jejího efektivního řešení, což mnohdy vyžaduje daleko více času a pozornosti než předepsání antibiotika? Je celistvý přístup dostatečně podporován formou úhrady od zdravotní pojišťovny jako ve Švýcarsku či Německu, nebo svádí k jednoduššímu použití antibiotik?

Využívám toho, že tu sedí ministr zdravotnictví, a zcela určitě bude schopen na tyto mé otázky odpovědět, Za mě musí být schopen. Děkuji. Děkuji.

A nyní je prostor pro pana místopředsedu Havlíčka s přednostním právem, také ke změně pořadu. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, žádám o zařazení bodu, který jsem nazval Řešení předražených potravin v Česku.